Česká televize je v lepším případě neužitečná, v horším případě škodí, a proto přivítám každý postup, který by mě zbavil povinnosti sponzorovat tuto instituci.

A mnozí odborníci tento fakt i dokladují.

Ať si začne dělat svoji práci a poskytovat objektivní informace. Svoboda médií tady existuje, ale akorát nemůžou dělat z lidí hlupáky.

A bude si tam muset uvědomit, že za některé kroky bude prostě muset snést kritiku. Pokud se vnitřní problémy České televize nebudou řešit, k ohrožení demokracie nakonec může skutečně dojít. Tolik pan Jiří Zimola. Určitě se na mne nebudete zlobit, když budu mediální vyjádření některých významných osob či odborníků vhodně prokládat nespokojeností s činností České televize projevenou řadovými občany.

A pokračovat budu dále.

Bývalá členka Rady České televize Jana Dědečková prohlásila, že lidé nemají chuť platit neustálou propagaci názorů jedné skupiny lidí, kteří si veřejnoprávní televizi i instituci privatizovali pro sebe.

A dále něco z kontrolní činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Myslíte si, kolegyně a kolegové, že přestože KSČM byla v roce 2016 třetí nejsilnější politickou stranou v České republice a dost silnější, než je dnes dnešní strana druhá, tedy ODS, neobjevil se žádný náš představitel mezi dvacítkou nejčastěji prezentovaných politiků v relaci České televize 24 ve sledovaných pořadech Události, Události, komentáře, Zprávy ve 23 či Týden v politice?

Kde tehdy zůstal respekt k výsledkům demokratických voleb? Jsou potom ještě vůbec nutné?

Nelze si nepovšimnout, že index důvěryhodnosti České televize za rok 2015 poklesl o tři procentní body na úroveň 65 procent v obecné populaci 18 plus. Hlavní příčina trendu, který trvá již od roku 2013, lze podle České televize prý spatřovat v mediálních útocích a trvajícím zpochybňování nezávislosti České televize zejména ze strany některých nových propagandistických médií a i ze strany vysokých politických a společenských autorit. Spíše si myslím, že běžný koncesionář není při sledování České televize slepý ani hluchý. Větší či menší nespokojenost tak s činností České televize vyjadřují nejen takzvaní řadoví koncesionáři, běžní občané, ale i někteří jejich političtí představitelé, poslanci či senátoři, ať již bývalí, či současní.

Například tedy:

To dnes vnímá většina obyvatel.